To zase musím hodnotit, že se dokážeme dívat do očí.

Takže pane premiére, pojďte tady říct, kdy to vyřešíte. Kdy! Tak prosím.